Z tohoto důvodu je třeba přesněji vymezit charakter povolení udělovaného Českou národní bankou EGAP a současně upřesnit, která ustanovení zákona o pojišťovnictví se na činnost EGAP nepoužijí, resp. použijí s ohledem na specifičnost takové činnosti.

Ustanovení týkající se minimálního kapitálového požadavku se tak modifikují touto spodní hranicí primárního kapitálu, přičemž jeho spodní hranice podle paragrafu Solventnost II § 79 a sněmovní tisk 414 zůstává zachována. Současně se zachovává dohled České národní banky nad touto činností, který je ve veřejném zájmu.

K tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě.

Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Pokud není zájem o závěrečná slova ani není návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. I do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče.

Důvodovou zprávu jsem přednesl v obecné rozpravě. Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. Dále se do podrobné rozpravy hlásí pan poslanec Zbyněk Stanjura. Jenom krátký komentář k tomu, co načetl pan poslanec Kubíček.

To je jakoby druhý, delší návrh zákona, který se přilepí k tomu prvnímu.

Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje není.